A když se podíváme do zahraničí, skutečnou inspirací nám byl model, který je ve Velké Británii, model GOV.UK , kde skutečně existuje autorita, která buď má podporu premiéra přímo, anebo je ten člověk, který toto má zastřešit, účasten vlády. Toliko k logice té změny, kterou chceme jít. A správně jste podotkl, že to bude vyžadovat i transformaci my to víme: transformaci, která jasněji vymezí kompetence, transformaci, která podpoří to, co je jádro české digitalizace, to jsou ty centrální registry, to jsou služby, které v tuto chvíli jsou poskytovány zejména Ministerstvem vnitra, protože to jsou služby sdílené. Z těch čerpají všechna ostatní ministerstva pro své systémy. Tomu chceme dát jasnou rozpočtovou kapitolu, dostupnost, trvalou údržbu a bezpečnost. V tuto chvíli tedy nikdo nemaže resortní řešení jednotlivých systémů, ale snažíme se část, která nedostala místo v předchozí vládě, skutečně takto ztransformovat, aby byla koordinace české digitalizace rychlá, účelná, a ty projekty nejenom že máte na ministerstvu nějakého svého architekta nebo nějakého emisaře, ale skutečně byly dodávány koordinovaně, rychle a výrazně levněji.

Tento koncept řešíme společně a věřím, že v transformaci si budeme vycházet vstříc, protože taková je dohoda nejen když jsme vytvářeli program Pirátů a Starostů, ale i dohoda v celé koalici. I pan premiér Petr Fiala tady na začátku říkal, že je to jedna z priorit nejenom kvůli efektivitě řízení státu, nebo tím cílem, kde chceme dosáhnout estonského úspěchu zejména v šetření HDP, ale i ve věci dostupnosti služeb občanům. Jsem přesvědčen, že třeba síť Czech POINTů, které vy jste tady zmínil, v tuto chvíli, která je funkční a řeší velké procento lidí, kteří prostě nikdy v obslužnosti nebudou digitální.

Ostatně Portál občana ještě nemá tu aplikaci, která by byla adekvátní, jak jsme zvyklí používat aplikace třeba internet bankingu či dalších služeb. Pro tyto lidi bychom měli zachovat služby Czech POINTu tak, aby všechny ty digitální služby jim tam pomohl obsloužit ať už zaměstnanec třeba pošty, či kdokoliv jiný, kdo v danou chvíli bude provozovat tuto službu. Hovořilo se o institucích Pošta Partner, ale ve skutečnosti je to proškolený operátor, který může nakládat s těmito daty, což je otázka, která osoba to bude, kdo to bude zastřešovat, a pak tyto služby poskytovat může. Vy jste se ptal na otázku bezpečnosti.

Hovořili jsme dlouhou dobu o tom, jaká struktura nebo jaké jsou třeba platové skupiny na NÚKIBu, když je tato věc tak důležitá. A je třeba se zaměřit na to, aby lidé, kteří mají odbornost, nekončili čistě v té soukromé sféře, ale skutečně byli schopni dodávat své znalosti pro stát. Myslím si, že to dokonce sdílel NÚKIB, ale byl to takový plochý žebříček úspěchu, neboť jednotlivé parametry, které se měřily a v kterých Česká republika byla hodnocena velmi kladně, byly statické.

To bychom chtěli posílit. Věřím, že se o tom budeme mnohokrát bavit, protože i tak, jak řekl premiér Petr Fiala, digitalizace je prioritou.

My tomu chceme dát řád, rychlost, efektivitu. Ani já nejsem žádný mistr světa amoleta. Věřím, že to budeme dělat s našimi partnery tak, jak jsme deklarovali.

Nějaký ideál, ke kterému bych chtěl někdy dospět, ale nevím, jestli jedno volební období stačí, je skutečně model, kdy motivovaní lidé třeba při studiu, kdy jejich nároky jsou řekněme nižší, ještě nezakládají rodinu, nebo po studiu vstupují do služeb státní správy právě v oblasti IT, tam takzvaně získají ostruhy, získají praxi a v momentě, kdy se třeba jejich nároky zvyšují, protože tam nejsou v této oblasti vyrovnané platy, odcházejí do veřejného sektoru nebo do podnikatelského sektoru, který je tím partnerem, který je ten, který realizuje ty služby.

Samozřejmě investice do digitalizace musí být investice ve své podstatě věci, co se vrátí.

Ten vládní plán digitalizace je ambiciózní a já doufám, že tak, jak jsme spolupracovali na úrovni Poslanecké sněmovny z opozičních lavic nejen s Bárou Kořánovou, ale s lidmi z hnutí ANO, nejen na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak budeme protože si myslím, že digitalizace není politická otázka, ale je to poznaná nutnost tak budeme spolupracovat i v momentě, kdy se naše pozice díky výsledku voleb otočily. Děkuji, pane ministře.

Pane poslanče, vaše dvě minuty.

Tak bych jenom spíš ta moje úvaha byla v tom smyslu, jestli některé ty klíčové věci by neměly třeba zůstat pod státními podniky a dalšími věcmi. Z místa se hlásí k faktické, nebo s přednostním právem...? Já bych ještě zareagoval.

A ta faktická znalost a teď to dělám obrazně, takže nechci nikoho urazit je změření tloušťky té změny daňového balíčku v papírové podobě, pohled na to, kolik stálo loni to tam naimplementovat.